Eviduji vaši žádost nebo váš návrh. Je zde ještě nějaký další návrh? Nevidím. Chci se zeptat pouze ohledně dalšího postupu mohu dát hlasovat o všech třech výborech en bloc, anebo chcete hlasovat o jednotlivých výborech postupně? Postupně, dobře. Nejprve tedy bych dal hlasovat o tom, že tento tisk dáme k projednání zahraničnímu výboru.

Kdo je proti tomuto návrhu?

S tímto návrhem byl vysloven souhlas. Dále zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro, aby to projednal výbor pro obranu? Kdo je proti tomuto návrhu?

S tímto návrhem byl také vysloven souhlas.

Kdo je proti? S tímto návrhem jsme nevyslovili souhlas.

Současně zazněl ještě jeden návrh a to je zkrácení lhůty na projednání ve výborech na 20 dnů. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro zkrácení lhůty na 20 dnů?